Já jsem popsal věci tak, jak byly.

Děkuji. A dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Josef Hájek, připraví se pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Rizika, která tento podpis pana ministra Havlíčka přináší pro Českou republiku, jsou zmiňována v řadě komentářů ekonomů i politiků a předpokládám, že se o nich ve svých vystoupeních budou ještě zmiňovat i další řečníci.